Když se podíváme na Státní fond podpory investic, to není jenom vlastní bydlení.

My přece pomáháme lidem po tornádu, pomáháme fyzickým osobám, aby si obnovily obydlí. Pomáháme obcím, krajům, městům zasaženým v tom území, aby mohly podávat své projekty. Oni projekty podají, ale rozhodnutí mohou dostat až po schválení rozpočtu. Rozpočtové provizorium a dotační prostředky jsou skutečně věci, které se vzájemně vylučují. A já bych chtěla znovu požádat a apelovat na všechny, zda by skutečně nebyla lepší cesta schválit rozpočet a udělat třeba novelu.

1 miliarda je zhruba kolem těch 100 milionů korun, necelých 100 milionů korun.

Myslím, že to není zpráva, která potěší obce, která potěší města a potěší kraje. Znova prosím, fakt to zvažte, je to škoda. Jsme na 11. místě, skutečně si vedeme velmi dobře. Jsme na tom velmi dobře i s přípravou nového programového období, dokonce nás v rámci Evropské komise velmi pochválili, protože patříme k těm státům v rámci té top, kteří jsou připraveni, dohoda o partnerství už je ve formálním dialogu, to znamená, očekáváme skutečně schvalování evropských programů co nejdříve, abychom mohli zahájit čerpání.

Doufám, že se z toho poučíme a zkusíme alespoň, pokud naše návrhy dneska neprojdou, aby rozpočtové provizorium bylo opravdu co nejkratší dobu.

Děkuji. A než dojde k řečnickému pultu, přečtu omluvu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuju za slovo. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, budu stručnější, protože lze velmi dobře navázat na to, co říkali moji kolegové, ať už paní vicepremiérka, nebo pan vicepremiér nebo teď paní ministryně, protože to samé v bledě modrém nebo růžovém, nebo jakou barvu si vyberete, lze použít samozřejmě i na problematiku životního prostředí. Z dnešního programu, jak jsem vyrozuměl, byl návrh na to, aby byl vypuštěn bod, který se týká Státního fondu životního prostředí a jeho rozpočtu s argumentem, který byl i na výboru pro životní prostředí, že je třeba, aby ho projednala i nová vláda, protože ty připomínky, které na výboru zazněly, ty konkrétní připomínky spíše považuji za zástupné, protože tam byly jasně vysvětleny. Jsem přesvědčen, že nebyly tím pravým důvodem, proč nebyl rozpočet Státního fondu životního prostředí schválen. A tady je potřeba říct, že na jedné straně na to nová vláda má právo, ale na druhé straně je třeba vzít v úvahu i ta rizika, která už tady byla řečena u jiných kapitol. A chci říct, že samozřejmě i v otázce životního prostředí a našich investic to není houska na krámě, nebo to není nic, co by se dalo jen tak lehce přehlédnout. Asi vás nepřekvapí, a už jsem tady o tom hovořil několikrát, že se nám povedlo vyjednat pro rezort životního prostředí a také právě pro Státní fond životního prostředí z evropských peněz naprosto rekordní částky, tedy budu předávat v příštích dnech nové paní ministryni rozpočet opravdu v astronomických částkách, které jdou především do obcí, do měst a obcí, a je potřeba říct, že skutečně to rozpočtové provizorium, byť bude trvat, řekněme, několik měsíců, řekl bych ve velkých uvozovkách pouze několik měsíců, má naprosto jasné konkrétní dopady, protože například z výdajů Státního fondu životního prostředí, které jsou v rozpočtu na příští rok, se pohybují kolem 30 miliard. Konkrétně by mělo jít o 33,6 miliard korun výdajů Státního fondu životního prostředí pro příští rok. Například to jsou minimálně stovky milionů korun na kanalizace a vodovody pro desítky obcí, kdy jsou ohroženy průběžné platby, ohroženo je vyhlašování výzev z Modernizačního fondu, už to tady dneska padlo, kdy Modernizační fond bude tím hlavním zdrojem peněz pro nízkoemisní energetiku, nízkoemisní teplárenství, průmysl a další oblasti. A také a opravdu v neposlední řadě jsou ohroženy peníze z Národního plánu obnovy, na který připadá víc jak 9 miliard korun pro příští období. Hlavními komponenty právě Národního plánu obnovy je kapitola Renovace budov a ochrana ovzduší, to znamená, jsou to peníze, které by měly financovat program Nová zelená úsporám v budoucnu a také kotlíkové dotace. To znamená, že ty opravdové vlajkové lodi, na které čekají desítky tisíc lidí, desítky tisíc našich občanů, aby si mohli vyměnit svůj starý kotel, kdy velmi úspěšný program kotlíkových dotací bude pokračovat právě i z Národního plánu obnovy, a samozřejmě také tisíce konkrétních akcí na zateplování, na snížení energetické náročnosti domů, ať už bytových, nebo rodinných, to jsou právě ty investice, které samozřejmě v současné době vysokých cen za energie jsou ještě důležitější než kdykoliv předtím, tak tyhle peníze a jejich čerpání budou jednoznačně v riziku právě v rámci rozpočtového provizoria.